Návrh zákona posiluje nezávislost a stabilitu médií veřejné služby, a to zrušení kolektivní odvolatelnosti Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Garanční volební výbor doporučil k zákonu přijmout vlastní pozměňovací návrhy, které se týkají přejmenování volebního výboru, sjednocení textu zákona o Českém rozhlasu se zákonem o České televizi, pokud jde o zástup generálního ředitele při zániku jeho funkce a pokud jde o výkon a zánik funkce a odvolání z funkce generálního ředitele Českého rozhlasu. S těmito návrhy souhlasím. Ve druhém čtení zákona jsem uplatnil vlastní pozměňovací návrh spočívající v aktualizaci data účinnosti zákona, a to patnáctým dnem po vyhlášení.

Jako zástupce předkladatele tohoto návrhu zákona jej tedy doporučuji schválit ve znění pozměňovacích návrhů volebního výboru, mého pozměňovacího návrhu a pozměňovacích návrhů pánů poslanců Jana Laciny a Lubomíra Brože. Děkuji za pozornost.

Děkuji.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Děkuji, milé kolegyně, vážení kolegové, pane ministře.

Máme rekordní inflaci, nejvyšší počet lidí ohrožených chudobou, chybí nám základní léky, máme nejdražší energie v EU z pohledu kupní síly a čeká nás opravdu velký problém v automobilovém průmyslu, na který je napojeno téměř půl milionu zaměstnanců. Nic z toho však není pro vládu tak zajímavé, aby to řešila. Kdyby bylo, tak bychom nyní tady na tomto místě probírali úplně jiná témata. Jenomže je to nezajímá. Takže se nemůžeme divit tomu, že veřejnost podle aktuálního výzkumu společnosti STEM se dívá s největšími obavami do budoucnosti od roku 2012.

A protože jsou od začátku bezradní, tak zvolili tu nejhorší metodu ze všech a házejí své průšvihy na lidi, a to často i tak, že se pohybují na hraně zákona. A velká bude příští týden. Jak si vysvětlit plánované zvýšení daně z nemovitých věcí nebo to, že plánuje živnostníkům navyšovat sociální odvody?

Namísto toho, aby hledala vláda peníze kdekoliv jinde než v kapsách lidí, soustředí se naopak jen a pouze na peněženky lidí.

Takhle funguje vláda Petra Fialy po celou dobu své existence.

Nepomůžeme dokonce ani ekonomice. Jediný, komu pomůže, je několik politických stran, které ve schválení podobných norem vidí příležitost, jak zase o trochu více rozšířit nebo upevnit svou moc a vliv. Ano, tento zákon mohl klidně počkat. Nebo vlastně tento zákon měl počkat. Pokud vláda nechce rozproudit další diskusi o nezávislosti České televize, nechce trvale poškodit důvěryhodnost této instituce, neměla by se o takovouto změnu pokoušet právě nyní. To bychom ovšem nesměli být před volbou generálního ředitele České televize. Všichni tu asi cítíme, že právě volba generálního ředitele je ten hlavní důvod, proč je třeba tento zákon projednat ještě před jejím začátkem. A tato vláda, která již dnes kontroluje Sněmovnu, Senát, na Hrad byl zvolen provládní kandidát, tak jednoduše chce ještě ovládnout média veřejné služby a volbu generálního ředitele si hezky ohlídat. Dovolte mi, abych se teď na chvilku vrátila do minulých období, do těch předchozích let, kdy jsem sice nebyla poslankyní, ale jako ministryně financí jsem samozřejmě dění ve Sněmovně pozorně sledovala. A já si moc dobře vzpomínám, jak tehdejší opozice, dnešní vládní koalice, mnohokrát obviňovala všechny okolo ze snahy o ovládnutí médií veřejné služby, jak tu zněla slova o ohrožení demokracie a zaznívala tu řada dalších podobně silných vyjádření. Já myslím, že teď už je nad slunce jasné, že to byly jen a pouze opoziční politické proklamace a neoprávněné strašení veřejnosti a médií. Za celé minulé volební období žádná taková snaha neproběhla a ani neprobíhala. Ano, pravděpodobně se stávalo, že se do jednotlivých rad dostávali lidé, kteří nebyli vašimi kandidáty, nesouhlasili jste s jejich názory, ale byli demokraticky zvoleni. Byli demokraticky zvoleni podle jasných pravidel. To je tak všechno. Dokonce si myslím, že bychom k tomu nepřistupovali obstrukčně jako vy v posledním roce minulého období.

A řekněme si tedy, jak to opravdu je. Pokud vám vadí i toto, tak jste prostě proti demokracii. Demokracie je totiž o tom, že vedle stojí dva nebo i více různých názorů a všechny mají stejnou váhu.